Otevírám přerušený bod číslo 1. Přistoupíme tedy k jeho doprojednání, kdy na lavice vám byly rozdány pozměňovací návrhy, a já poprosím, aby ke stolku zpravodajů přišla paní ministryně jako zástupkyně navrhovatele a aby tam přišla paní zpravodajka. Děkuji. A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji nyní třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová, bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

A optám se, zda zástupce navrhovatele, zda paní ministryně má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Paní zpravodajka? Také nemá. Návrh na zamítnutí také nezazněl, čili budeme moci přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích a já poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s navrženou procedurou hlasování. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila návrh hlasovací procedury k sněmovnímu tisku pod číslem 49. Jako první bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem A, který byl přijat dnes ráno výborem pro sociální politiku.

Děkuji paní zpravodajce a táži se, zda má někdo námitku k návrhu procedury či alternativní návrh? Registruji návrh na odhlášení. Odhlašuji tedy všechny a znovu se přihlaste svými kartami. Ještě přečtu došlou omluvu.

Takže registruji, že je alternativní návrh hlasovací procedury.

Děkuji, paní předsedající.

Já myslím, paní předsedající, že byste o tom měla nechat hlasovat. Naprosto souhlasím.

Nyní tedy zahajuji hlasování o alternativním

Registruji ještě faktické poznámky. Nyní zahajujeme hlasování.

Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh tedy nebyl schválen. Nyní dávám hlasovat o návrhu procedury předneseném paní zpravodajkou. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

V hlasování číslo 12 ze 179 přítomných poslanců hlasovalo pro návrh 179, proti návrhu nikdo nebyl. Konstatuji, že návrh usnesení k proceduře byl schválen. Ještě přečtu došlou omluvu. A my přistoupíme k hlasování podle schválené procedury o pozměňovacích návrzích. Prosím, paní zpravodajko. Jako první budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem A, který byl přijat výborem pro sociální politiku.

Tímto pozměňujícím návrhem se navrhuje rozšíření podmínek zapracovat i do projednávaného zákona. Děkuji, paní zpravodajko. Ještě poprosím o stanovisko paní zástupkyni navrhovatele, omlouvám se. Děkuji. A paní ministryně? Nyní zahajuji hlasování.

Kdo je proti?